Prvním hlasováním by mělo být vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Potom, když to neprojde, tak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích a potom by paní zpravodajka teprve přečetla postup při hlasování.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo 180...

Kdo je pro opakování druhého čtení? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stejně jako pan ministr. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovoluji si tedy navrhnout následující proceduru a konstatovat, že ve druhém čtení nebyl vznesen návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Bylo předneseno celkem sedm pozměňovacích návrhů. Dva návrhy pod písmenem A přednesl pan předseda Hamáček.

Tento návrh je v případě schválení pozměňovacího návrhu A1 nehlasovatelný. Další pozměňovací návrh pod označením B přednesl pan poslanec Rais, který si osvojil návrh poslance Oklešťka. Tento návrh se týká zvýšení finančního zabezpečení vznikajících obcí na vyčleněných území vojenských újezdů do konce roku 2017. Čtvrtý pozměňovací návrh je návrh pana poslance Novotného pod označením C, který upřesňuje proces předání majetku obcím tak, aby seznam předávaného majetku obsahoval rovněž souhlasné vyjádření obcí. Pan poslanec Zahradník předložil pozměňovací návrh pod označením D, který navrhuje zvětšení území vyčleňovaného z VÚ Boletice o katastrální území Maňávka. Pan poslanec Václav Zemek přednesl téměř identický pozměňovací návrh, jako je druhý pozměňovací návrh pana předsedy Hamáčka. Tento návrh pod označením E se tedy také týká převodu vodních zdrojů a komunikací na území VÚ Brdy na nově vzniklé obce. Pokud by však byl schválen jeden z pozměňovacích návrhů pana předsedy Hamáčka označený jako A1 a A2, je tento návrh nehlasovatelný. Poslední pozměňovací návrh pana poslance Gabala pod označením F pak s ohledem na časovou tíseň odkládá účinnost zákona a termín vzniku nových obcí o jeden rok. S ohledem na obsah jednotlivých pozměňovacích návrhů bych si pak dovolila Poslanecké sněmovně navrhnout následující proceduru. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Gabala pod označením F. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Novotného pod označením C. Následně by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu pana předsedy Hamáčka pod označením A1. Pokud by tento návrh neprošel, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu pana předsedy Hamáčka pod označením A2. Pokud by ani tento návrh neprošel, hlasovali bychom o návrhu pana poslance Zemka označeném jako E. Na závěr bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pánů poslanců Raise a Zahradníka označených jako B a jako D. Děkuji, paní zpravodajko. Všichni rozuměli? Kdo souhlasí s procedurou? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme tedy postupovat podle návrhu.